Po celou dobu rekonstrukce ta pošta byla uzavřena. Rekonstrukce byla cíleně zaměřena na to, aby se ten prostor zrekonstruoval tak, aby to sloužilo právě výlučně potřebám České pošty, která v daném místě fungovala a funguje, zatím tedy ještě stále, několik desetiletí.

Prostě 15 milionů se vrazilo do opravy pošty, která nebude fungovat.

I na to by myslím měl pan ministr Rakušan veřejně odpovědět. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Pastuchové. Děkuji, pane místopředsedo. Já nebudu reagovat k poštám, ale vaším prostřednictvím budu reagovat na pana poslance Letochu. Já jsem jeho vystoupení tady pozorně...

Takže já bych panu poslanci doporučila, jestli má tyto problémy častěji, aby se poradil s panem ministrem zdravotnictví, co s tím.

Jenom velmi krátce.

Také prosím, abychom se vrátili případně k meritu věci. Nyní bude vystupovat pan poslanec Letocha. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, tématem České pošty jsme se v minulosti již několikrát zabývali, naposledy také na mimořádném výboru pro bezpečnost, kde jsem vystoupil a snažil jsem se vyzvat opozici k produktivní politické debatě o transformaci České pošty. Bohužel má prosba byla nevyslyšena a opozice tak stále dokola opakuje několikrát vyvrácené nepravdy. Byť už tady padlo mnohé, tak se pokusím to zestručnit. Jednoduše, do roku 2017 Česká pošta byla zisková.

Kdyby to minulá vláda udělala, myslím si, že dnes bychom tady nemuseli tahat za záchrannou brzdu a rušit 300 poboček. A že měla důvod, mimochodem.

Co to bylo?

Měli jste tak očekávat, že v podstatě vzniknou České poště jisté náklady se zřízením těchto datových schránek, ale zároveň, že zde bude velký výpadek příjmů, protože většina občanů, kteří se přihlásí elektronickou evidencí, se dostane do toho stavu datových schránek povinných, a ten propad příjmů České pošty by byl podstatně větší, než by byly 2 miliardy korun. Na to si myslím, že jste měli rok, abyste se s tím nějakým způsobem vypořádali. Ale tam byla jedinečná příležitost, kdy jste mohli velmi jednoduše a bez pochyby vysvětlit, že pokud jdeme cestou digitalizace, tak je třeba transformovat Českou poštu, a myslím si, že by vás to ani příliš politicky nebolelo. My jsme nakonec na konci roku tuto povinnost zrušili pro fyzické osoby nepodnikající a nechali jsme to pouze OSVČ a dále právnickým subjektům. A i tak bude výpadek v příjmech České pošty zhruba 2 miliardy korun. Ptám se, proč to v tomto kontextu vláda Andreje Babiše neřešila? Proč to nechala dojít tak daleko, když na to měla takovou ideální příležitost? Zrušení 300 poboček je v tuto chvíli zatažení záchranné brzdy, ne transformační plán. Úspora tady má být 700 milionů korun, jak tady bylo řečeno, ale ročně ročně to znamená každý rok. Jediné, co jsem zaznamenal, bylo posunutí rušení pošt o šest měsíců, což by v podstatě byl říjen tohoto roku. A to i přesto, že jsme se na výboru pro bezpečnost bavili o tom, že Českou poštu čeká insolvence již na podzim tohoto roku, tedy právě v září nebo v říjnu. Mám tomu tedy rozumět tak, že chcete nechat Poštu spadnout do insolvence? To je váš jediný návrh na toto řešení? A v této konstelaci ještě kritizujete ministra vnitra za to, na co jste sami sílu a odvahu neměli.

Já si myslím, že ministr vnitra se tomuto tématu dlouhodobě věnuje.

Tady se někdo ptal, kdo za to vlastně nese zodpovědnost a proč nebyl potrestán. No, byl potrestán. Byl odvolán generální ředitel a bylo místo něj vypsáno nové výběrové řízení. A ano, zatím se nevybral žádný kandidát, takže je tam pověřený ředitel. A také vyčítáte, že v podstatě v těch pozicích České pošty, které se budou rušit, u zaměstnaneckých pozic, že není management.